Evo, govorimo o agenciji, o izvješću koje imamo ispred sebe, u ime kluba sam i rekao u biti nekakve stave, tj. ono kao zastupnik što imam obavezu reći i što osjećam i u svakodnevnoj komunikaciji, a i u životu što vidimo da je tržište zasićeno, tj. da je tržištu puno tih nepravda, da agencija kao agencija dal ona ima dovoljno, dal nema dovoljno ljudi to je sad pitanje o kojem bi se tribali vi kao čovjek iz agencije koji vodi ovaj kazati da li nedostaje ljudstva, da nedostaje, kakva je komunikacija sa inspekcijama. Ja samo mogu kazati par primjera, govorio sam znači o prehrambenim proizvodima tj. o domaćoj proizvodnji gdje je u nepovoljnom položaju na ostale, na trgovačke lance, trebalo bi progovoriti kolega Grmoja je i rekao o tome da li se plaćaju, da li su naši dobavljači tj. ljudi koji se bave proizvodnjom, da li trgovački lanci ispunjaju obaveze prema njima. Međutim, imamo i drugih problema. Imamo primjer teleoperatera u RH gdje im se stvara jedan monopol i gdje se nepoštivaju određeni zakoni teleoperateri u RH su toliko je tržište po pitanju njihovog ponašanja kako u prostoru tako i u, poglavito kod postavljanja baznih stanica gdje su povrijeđena prava građana, oni su dozvoljeni da antenske stupove postavljaju ili krovne, na krovove bazne stanice postavljaju gdje god žele. Ja imam primjer u svom Sinju gdje inspekcije u Državni inspektorat ne odgovara na upite. Vi govorite Državni inspektorat ima kod hrane, kod ovog, međutim i kod tržišta telekomunikacija imamo ogroman problem. Mi smo preuzeli su, HT preuzeo i od pošte Evo tv, znači i tu je sad jedno pomalo počela je biti monopol, monopolizam ne donosi ništa dobro. A kad govorimo o baznim stanicama tj. o teleoperaterima onda moramo kazati ako smo mi jednakopravni u EU, na tržištu i ako teleoperateri moraju u sklopu EU se ponašati svagdje isto u Hrvatskoj se ne ponašaju kao u ostalim zemljama EU. Tu naša politika pogoduje, naše zakonodavstvo pogoduje teleoperaterima, tako da primjera ja sam postavljao pitanje, imamo u Sinju pekaru, o tome sam govorio, bivšu pekaru industrijsku zonu, imamo dimnjak koji je služio za industriju tj. za pekaru na njoj jesu postavljene bazne stanice u središtu grada. Prije je bio najveći zvonik čudotvorne Gospe Sinjske, najveća zgrada u Sinju, a sada je najveća ta bazna stanica tj. ti stupovi koji se koriste i protivno GUP-u i protivno GUP-u grada Sinja.

Ja ga pitam o poštivanju GUP-a grada Sinja, gdje su ograničenja da na tome području bude bazna stanica, on odgovara na drugo i tako uzastopce. Poziva se na uredbu koja više Vlade RH koja više ne vrijedi. Znači ima tu pogodovanja teleoperaterima, ima pogodovanja moćnicima i za nefaliti tu je ostala industrijska zona, ali problema, bez obzira što je blizu škola, ali je se otvorila tu u sklopu tih moćnih ljudi koji dođu u Ministarstvo financija i otvorili su lipo i kladionicu.

I naravno da imamo monopol nakon privatizacije telekomunikacija, imamo monopol stranog znači Deutsche telekoma koji radi što god želi na našem području, na području RH. Ja bi još jednom rekao ovde su ključne stvari, znači hrana tj. prehrambeni proizvodi. Kad pogledamo rezultate u RH, što je sa domaćom proizvodnjom da je ona uništena, znači da nešto u Danskoj smrdi, nešto ovde smrdi. Znači ne nešto, nego je realno kako sad gledamo vidimo da ova rješenja funkcioniranja kako agencije, kako inspekcija, svih u zaštiti tržišta, jednakosti na tržištu je na teret sve domaćih proizvođača. Strani trgovački lanci se ne ponašaju u svojim državama ni po kvaliteti proizvoda, ni po plaćama naših djelatnica tj. blagajnica, ne ponašaju se kao u svojim državama. Njihovi proizvodi koji su upitne kvalitete, se plasiraju na naše tržište. Zato je nemoguće, ja ću još jednom postaviti da je svinjski vrat 12 kuna, koji je uvezen tko zna odakle, iz pravca Mađarske, Nizozemske i naravno da naše svinjogojstvo da imamo najveće povećanje uvoza. Koja je hrana i kako je hranjeno nitko ne kontrolira dal unutra je bio, da li je se hranjeno opet ponavljam sa hranom koja je tretirana i uzgajana na površinama di je glifosat korišten. Znači štetan herbicid koji je Austrija već zabranila i naravno da imamo povećanje i zdravstvenih, povećanje oboljenja naših stanovnika jel ta hrana se ne kontrolira, jedino šta je isto pakovanje. Imamo problem, šta danas ja sam spomenio dalmatinski pršut, drniški, vrgorski, nebitno koji, dalmatinski pršut, al nemamo svinja. Zašto? Zato šta nismo omogućili na tržištu da se naši ljudi tj. naši poljoprivrednici i proizvođači opstanu jel se uvozi štetna i jeftina hrana iz, nekontrolirana GMO, ja sam da i Zakon o zabrani GMO-a, čak su se i županije sve protivile, i za prijevoz, i za trgovinu, al niste podržali, i za proizvodnju. Mi moramo isključivo gledati i zaštititi naše sjeme, naše proizvode, naše ljude i na tome bazirati proizvodnju poljoprivrednu jel ako imamo 700 000 hektara u ovome trenutku neobrađenoga zemljišta, a mi smo turistička država, čistog ekološkog poljoprivrednog zemljišta očuvanog koji je pod korovom onda vidim tu nešto ne štima. A našim se ljudima ne isplati u sezoni najvećoj turističkoj, to uvijek ponavljam, ne možete naći domaći proizvod jel na policama se uvozi sve i svašta, kineski, ovi i oni škart, ko zna šta se sve uvozi na tržištu.

Al je činjenica da na tržištu našem ima svega i svašta i svačega koje nekontrolirano i monopol preuzima, poglavito strani trgovački lanci i uništavaju našu proizvodnju i to je činjenica. Ovo nije pitanje, što je neko rekao velikih stručnih analiza, nego je to činjenica, imamo 2/3 RH doslovno prazne, mi uvozimo janjetinu iz Australije smrznutu il iz Novog Zelanda, il iz Rumunjske koja je jeftina na tržištu, ne kontroliramo njihovu kvalitetu, ne kontroliramo čak njihovu ni starost, oni jednostavno mogu prominiti etiketu, znači rok upotrebe proizvoda, znači imamo ogromne probleme i ti problemi uzrokuju odlazak ljudi sa tih područja di su se mogli baviti ekološkom proizvodnjom, a mi nemamo snage ni hrabrosti ono što je austrijski parlament reka nema glifosata, taj herbicid u nas se neće upotrebljavati.

Jel mi nije jasno da tolko može biti jeftino i nije mi jasno zašto mi ne stvaramo to strano uvozno škart, otpad, hrana, a nije mi jasno da naši domaći proizvodi ne mogu biti konkurenti u RH u zaleđu koji se proizvode, a na obali se prodaju, znači taj sustav apsolutno ne funkcionira. Imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Čuraja. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, evo više radi malo interesa javnosti me zanima zapravo kolega Bulj je govorio o nekim stvarima, čak bi se mogo i složiti, no naravno one nisu u temi današnje rasprave, malo šira sloboda tumačenja teme zaštite tržišnog natjecanja, prije svega ja bi se složio da ste išli prema zaštiti potrošača, a ne tržišnog natjecanja. Ali s vama jedna stvar koja me dosta ovako zabrinula je izjava vaša maloprije da jednakost na tržištu je zapravo teret domaćih proizvođača. Ja se s time ne mogu i mi se s time ne smijemo složit jel mi ne trebamo ovdje pogodovat nijednom proizvođaču, mi moramo radit u interesu građana, pogodovat proizvođaču znači da možete tako govoriti i u korist Agrokora, u korist velikih tvrtki, domaćih, bez obzira što su domaće mi uvijek moramo i zato je ovo zaštita tržišnog natjecanja, njihov glavni cilj je zaštita građana, a ne tvrtki [[Upadica: Hvala]] Zahvaljujem.

Uvaženi kolega Bulj, vi kažete da je možda vaša rasprava čudna, nije uopće čudna, s jednog aspekta o kojem vi neprestano govorite ona ima itekako osnove. Naime, ako pogledate strukturu blokiranih građana, iznos duga građana prema telekomunikacijskim operaterima građana nad kojima se provodi ovrha iznosi 334,1 milijun kuna, iznosila je, sad ne znam koliko u ovom trenutku, prije nekoliko mjeseci. A pazite, sa osnove nepodmirenih obveza potrošnje električne energije i plina 97,7 milijuna, dakle 3 puta manje, te komunalnih usluga 177,9 milijuna ili upola manje, dakle u RH imamo skup Internet, skupe telekomunikacijske usluge, a tko može bit tome kriv nego nepostojanje tržišta, tržište bi sigurno oborilo te cijene. Zašto u EU je Internet toliko jeftiniji i na kraju telekomunikacijske usluge? A to pokazuju i podaci blokiranih građana i zato vaša rasprava nije čudna. Kolega Žagar, monopol je ključni problem privatizacijom telekomunikacija i preuzimanja od Deutsche Telekoma apsolutno je monopol u rukama teleoperatera političke zakoni i zakonodavstvo su ukidale i građevinske dozvole za postavljanje baznih stanica dok u svim državama EU pa čak Srbije i Crne Gore koje nisu unutar EU treba im građevinska dozvola. Kod nas rade što žele i zbog toga im je najveća dobit u RH na području gdje one gdje Deutsche Telecom ima svoje tvrtke, znači 42% je dobit EU, 20% u prosjeku dobit znači marža teleoperatera. To plaćaju sve naši građani zato što im političke elite pogoduju jel je bitno šta će reći dinastija Mišetić, šta će reći Merkel, šta će reći Nijemci, a ne štite se naši građani. Znači prije svega moramo zaustaviti monopol i politički utjecaj ti tvrtki na donošenje odluka, a na štetu naših građana kao što ste sami i nabrojili. Hvala potpredsjedniče. Kolega Bulj, vi ste veći dio svoje rasprave posvetili baznim stanicama, tu se mogu s vama složiti da velik broj građana koji živi blizu njih negoduje. Međutim u današnje doba digitalnog društva kada je doslovno kad ono što se nije pojavilo na društvenim mrežama se nije dogodilo kad je život doslovno bez mobitela nezamisliv. Što je alternativa? Znači te antene, bazne stanice, repetitori, odašiljači negdje moraju biti. Sad da li i na koji način to propisati, urediti, ali doslovno život bez mobitela danas je nezamisliv.

Nek se teleoperateri u RH ponašaju kao u Njemačkoj kao vlasnici, ništa drugo.

Prije svega zdravlje i sigurnost naših građana i naravno da u Hrvatskoj budu isti uvjeti kao i u ostalim članicama EU za postavljanje baznih stanica, a ne gdje im padne na pamet, onda bi možemo, evo ja ću vama postaviti. Zbog čega prostorni planovi? Ajmo ih ukinuti zakonom. Nek postavljaju gdje god žele bazne stanice.

Kolegice i kolege. Pa ja želim u pojedinačnoj raspravi iskoristiti ovu priliku da upozorim na jedan problem odnosno pojavu kartela u Hrvatskoj. I kada pričam o tom kartelu i to je jedan problem koji ide na štetu i građana, ali i hrvatskog društva, a to je kartel u građevinarstvu. Dakle, mi smo sada hvala Bogu izašli iz recesije zadnjih par godina i država puno investira, znači što ministarstva, što gradovi, općine, županije i ostale javne institucije i ima puno gradnje. I mi imamo cijelu pojavu natječaja za neke projekte na koje se javljaju građevinska poduzeća samo jedan ponuditelj sa 30, 40% višom cijenom od one koja je početna cijena, za razliku od prije pet, šest godina kada nije bilo toliko posla u Hrvatskoj i kada bi se početna cijena često puta rušila i za 30, 40% i na natječaj koji se javljao po tri, četiri građevinske tvrtke. Sada imamo situaciju da se javi samo jedna sa 30% većom cijenom i to je nešto što košta porezne obveznike više novca. Zato što je točno raspoređeno, dakle vi ako uzmete određenu liniju po gradovima i općinama projekata onda jedna građevinska tvrtka se javi na jedan projekt, na isti takav projekt u nekoj drugoj općini se javi druga, a u trećoj treća i tu dolazimo do nekakvog u biti to nema dokaza, ali dolazimo do zaključka da su se oni dogovorili između sebe, ja ću ovaj posao, ti ćeš onaj posao. Onda u pravilu recimo ako to rade neke javne ustanove ili neki grad ili općina oni u pravilu financijsku konstrukciju zatvaraju kroz nekakve ili europske fondove ili kroz financiranje ministarstava. I vi sad kada dobijete neka sredstva za neki projekt recimo u 3., 4. mjesecu dok raspišete natječaj, natječaj dođe i ako vi u tekućoj godini ne potrošite dobivena sredstva u pravilu ih gubite. I onda gradovi, općine, institucije pristaju i na veće cijene samo da projekt ide i da se to provodi, ali u praksi mi imamo 30% veće troškove za neke stvari nego šta oni vrijedi, mislim ako se to tako može reć. I sada pošteno bi tržište bilo da se javi, mislim da se na očigled javi pet, šest firmi pa da onda probaju korigirat cijenu. A ovako otvara jednu sumnju u kartel, ali imam osjećaj da se ne bavi baš dovoljno tim problemom, ne znam koliko je to uopće u nadležnosti same agencije i koliko vam je tu otvoren prostor za nekakvo utvrđivanje stvari. Mislim da se niko s tim previše ne bavi jer je opet riječ o nekakvom javnom novcu pa onda uvijek svi krenu, aha, to je proračun tamo ima novca pa onda se ni ne bunimo. Ali u konačnici to košta naše građane puno više i koliko bi se ustvari moglo odnosno koliko projekata bi se još moglo zatvoriti tim javnim novcem da su recimo cijene korektne i u onim realnim gabaritima u kojima bi trebale bit. Već sam govorio o tome u ovom Visokom domu, ali još jednom želim reći i da skrenem pozornost na taj problem i da se možda probamo i s time pozabaviti. Druga stvar je kolege su govorile o teleoperaterima, ja se isto tako ne mogu oteti dojmu, tu ima svega, tu se miješa i tržišno natjecanje i zaštita potrošača koja nije u vašoj nadležnosti, ali mislim da teleoperateri u Hrvatskoj iako smo mi kao na nekom otvorenom tržištu, imamo ih 2 ili 3, ipak mi se i tu otvara određena sumnja nakon … godina da ipak postoji nekakav dogovor između njih oko nekih stvari, što opet može ono lagano smrdi na kartel kada moram to tako reći, jer ako gledamo da postoje sredine u Hrvatskoj gdje nema infrastrukture za brzi internet, da mi danas u 21. stoljeću imamo mjesta koja ako čovjek uzme ne znam televiziju preko nekog teleoperatera ne može imati normalni internet jer mu nema infrastruktura jednostavno ne podržava te brzine i onda im se ruši sustav i ne dobivaju uslugu koju bi trebali plaćati, a ne postoji interes drugog teleopratera da uđe u to područje i investira, onda meni to upućuje opet na neke dogovore između njih. Druga stvar, cijene su kod svih njih iste. Treći problem većina ljudi kad-tad sa bilo kojim operaterom, ja neću govorit ko recimo kolega Bulj prije mene ovaj ili onaj, svi su oni isti. Dakle, kad imate problem onda imate problem ogroman i ljudi su često nervozni i ne možete uopće razgovarati s njima da riješite svoj problem i onda odete kod drugog operatera, onda je to u početku ok, a onda opet i s njim dođe u nekom trenutku problem, a u biti ono što oni uzrokuju, uzrokuju nervozu hrvatskih građana koji se ono bore sa nekakvim divovima i na kraju ne mogu tu izaći na kraj. Dakle, banalan primjer vi bez problema danas telefon, internet ili telefonskim putem zovete tamo onaj centar za operatere, sklopit ćete ugovor, potpisat ćete ga na 2 godine bez problema, onda može telefonski i osobna i ne osobna i sve to ok, a ako želite raskinuti ugovor onda vam toliko zakompliciraju život da vam ono ne može preko telefona najednom, ne može osobna iskaznica, morate ići u centar, onda idete u centar koji je udaljen recimo možda 50 km od vašeg mjesta jer ne živite, nismo svi ono urbani, onda dok tamo čekate red, onda dođete, pa nije naša nadležnost. Uglavnom lagano sklapate ugovore, a raskid ugovora traje živaca, vremena i novaca. I tu su oni u određenom povlaštenom položaju nad korisnicima, a to u biti im sve omogućuje to jer ja mislim da nemamo otvoreno tržišno natjecanje u tom području koje bi trebalo biti jer da ga imamo onda bi se oni sa svojom uslugom, kvalitetom i pristupom građanima takmičili što uostalom tržište tome i služi i onda ne bi bilo tih problema. A ove sve pojave koje imamo u društvu u biti upućuju na to da i oni imaju tu određeni povlašteni položaj, imaju dogovor između sebe i tu je meni manji problem ove bazne stanice i taj dio, nego upravo to njihovo tržišno ponašanje na tržištu gdje u konačnici krajnji korisnik, krajnji korisnik trpi štetu. I o tome trebamo govoriti i na to trebamo upozoravati i trebamo vidjeti na koji način probat te stvari korigirati odnosno svesti na minimum. I mislim da upravo promjene zakona i proširenje ovlasti vašoj agenciji bi mogle recimo i u tom koraku napravit, u tom području napravit određene iskorake. Poštovani kolega Đujić otvorili ste interesantnu temu, ja ću se referirati na ovaj prvi dio vaše rasprave trenutačno o stanju ponude i potražnje u građevinskom tržištu, prije svega u kontekstu velikog zamašnjaka radova u javnom sektoru, pametnog korištenja Europskih fondova, puno projekata koji idu po cijeloj Hrvatskoj. I činjenica je da je tržište buja projektima, a da operativa s druge strane jednostavno nema je dovoljno. Znači tu je, ja mislim da je tu ključni problem. E sada bilo je i onih 7 gladnih godina, sada je 7 dobrih godina očigledno za građevinsku operativu u Hrvatskoj, ali teško bi se to ipak moglo nazvati kartelom. Kartel bi značio da se oni sporazumno dogovaraju oko toga kako imati monopol na tržištu, ali ovdje monopola na tržištu.

Kolega Tušek nisam ja ovo govorio bez veze nego iz nekog iskustva i nekakvih saznanja koja ja imam. Dakle, i sam imam doticaja s određenim resorom pa evo vaš ministar mora, a moj sugrađanin često govori kako Hrvatska doživljava renesansu hrvatske obale. Pa evo sad uzmite brojne luke i kučice koje se grade od Dubrovnika do Umaga, gradi ih se jako puno, onda pogledajte koji izvođači radova rade tamo i kako su raspoređeni, kako tko na kojem projektu i cijene od onih početnih na kojoj cijeni je kasnije to ugovoreno i to nije krivnja ni Vlade, ni ministarstva, ni države, ni onih koji provode te projekte. To je jednostavno jedna situacija u kojoj se vi nalazite, ok, ali ja mislim da je jer ako se, ja imam građevinsku firmu i vi imate građevinsku firmu i sad se mi dogovorimo, ja ću se javiti tu, ti se javi tamo, nećemo ulaziti jedan u drugome i nećemo se javljati oba dva na isti projekt, pa tko dobije prvi će radit drugi. Nego smo se lijepo dogovorili i dogovorili smo se da će svako ići 30% cijene više od one početne onda je to za mene kartel.

Nisam bila ovdje kad je uvaženi predstavnik agencije govorio jer sam bila na zajedničkoj sjednici dvaju odbora, a da sam bila ovdje prije otprilike 2,5 sata onda bih postavila nekakva pitanja dok ste vi izlagali, a budući da nisam evo sad ću iskoristiti to vrijeme. Dakle, vezano za vaše izvješće imate u 2018. godini 688 predmeta koje je agencija riješila iz područja tržišnog natjecanja i nepoštenih trgovačkih praksi i kažete da je za 6,7% je rast riješenih predmeta u odnosu na 2017. godinu. No, sada bih molila odgovor u vašem završnom obraćanju, što je po vašem mišljenju razlog da još više nema riješenih tih predmeta, dakle zašto je 6,7% povećanje, a ne još više i ne u samo, u smislu segmenta tržišnog natjecanja i nepoštenih trgovačkih praksi nego generalno. Jer ja sam mišljenja da očito postoje neke zapreke zašto taj postotak još nije i veći, pa molim onda odgovor na to pitanje. Drugo što me zanima, dakle dodatno pojašnjenje 7.12.2017. svi dobro znamo da je stupio na snagu Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom u čijem kreiranju je sudjelovala i agencija uz ostale aktere i sada me zanima što možete reći sada nakon 3.g., dakle s ovim vremenskim odmakom od 2017. do danas, gdje vi vidite prostor za poboljšanja tog zakona jer sigurna sam da ima prostora. Ja vjerujem da i vi vidite da postoje određeni prostori za poboljšanja jer je 3.g. upravo idealna, idealno razdoblje da se zapravo detektiraju svi prostori za dorade nekog zakona. Treće što sam htjela pitati, dakle smatram da mi imamo i u ovom visokom domu i općenito posebnu obavezu prema malim i srednjim proizvođačima na hrvatskom tržištu, uvijek kad su mali i srednji poljoprivrednici u pitanju i općenito naravno i tzv. trokut hrana, voda i energija je iznimno bitan za našu zemlju i u tom smislu zanima me vidite li ikakve asimetrije odnosno neravnoteže da kažemo na, na hrvatskom, prema tim malim i srednjim proizvođačima, a mislim i na male i srednje poljoprivrednike, ja konkretno vidim nekakve prostore gdje se može poboljšati, vidim i određene neravnoteže u pregovaračkoj snazi tih malih i srednjih poduzetnika da tako kažem odnosno proizvođača između trgovačkih lanaca s jedne strane i njih kao malih i srednjih proizvođača odnosno poljoprivrednika s druge strane, pa mislim da mi imamo posebnu obvezu, dakle u održavanju te ravnoteže, u održavanju ravnopravnog položaja, ja sam svjesna da je to jako, jako teško i to smo svjesni svi mi, međutim treba težiti što većoj ravnopravnosti na tržištu, a posebice u tom sektoru. Četvrto što sam htjela pitati je vezano za sankcioniranje negativnih pojava i aktivnosti na hrvatskom tržištu što je direktno u vašoj jurisdikciji, dakle, mi svi znamo da to sankcioniranje mora biti valjano, ali kako se to kaže narodskim rječnikom, ono ujedno mora biti i poruka, poruka svima onima koji planiraju raditi nepošteno, da to neće moći, a motivacija svima onima koji planiraju raditi pošteno, to je upravo smisao ovih sankcija koje su propisane zakonom, nije smisao sankcioniranje, smisao je preveniranje, ali smisao je poslati jednima motivirajuću poruku, dakle onima koji žele radit pošteno, a onima koji ne žele radit pošteno poslati poruku da im to neće biti omogućeno. Dakle, nije dobro da se stječe dojam da je kršenje zakona nešto što je prihvatljivo, u tom smislu je vaša uloga značajna. Svaka agencija je više-manje regulator na tržištu kao i vaša agencija, naravno nitko od nas nije za hiper regulaciju koja bi gušila, ali nismo ni za površan pristup i to ne govorim sad isključivo na račun ove agencije, govorim općenito o svim agencijama kao regulatorima na tržištu. I na kraju još jedno pitanje, dakle ja sam svjesna da kad se vode postupci po Zakonu o općem upravnom postupku, da to zahtijeva određenog vremena i kad se ti upravni postupci pokrenu, kad je, dakle ozbiljna sumnja na nekakvu zlouporabu, ovaj, u, u smislu Zakona o nepoštivanju trgovačkih praksi, moje je pitanje zadnje, dakle peto, imamo li i tu prostora za poboljšanja? Nekako mislim da bi se i tu moglo naći prostora za dorade i poboljšanja i naravno da svi znamo i na koji bi se način mogao naći taj prostor za poboljšanja.

Hvala lijepo g. potpredsjedniče, pa evo još kratko na kraju za sukus svega, dakle cijele ove rasprave, želimo skrenut još jednom pozornost u biti da je nužno što prije pristupiti izmjenama postojećeg zakona i da se prošire ovlasti, ovlasti ovaj agencije, dakle u tom pravcu i druga stvar ovoga apeliramo na Vladu da pojača financijski proračun agencije za rad i da se može agencija kadrovski ekipirat odnosno treba zakonski stvorit preduvjete agenciji da može rješavat sve ove probleme koje smo mi, koje smo mi danas ovdje kroz ovu raspravu detektirali. Slijedeći će u ime Kluba zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku, završno je trebo govorit poštovani zastupnik Lovrinović, nema ga, gubi pravo na govor, pa će onda završno u ime predlagatelja nešto reći poštovani predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja Mladen Cerovac, izvolite. Pokušat ću ukratko odgovoriti, počet ću sa ovim posljednjim pitanjem jer vi ste bili na onom prethodnom dijelu rasprave, dakle rast od 6,7% ne ovisi o agenciji u krajnjoj liniji, agencija nema inspekcijske ovlasti, agencija djeluje ex post, dakle kad se nešto desi i kad ona za to sazna na bilo koji način ili agencija sazna često i iz medija, mi iz medija često saznamo toga jer su poduzetnici ovaj skloni hvaliti se onim čime se ne bi smjeli hvaliti, kasnije to naravno demantiraju, teško je to i dokazat, vidimo da sudovi, hrvatski sudovi i Visoki upravni sud i Ustavni sud, čak i kad Visoki upravni sud potvrdi odluku agencije Ustavni sud to sruši, podignut je standard dokaza na razinu koju u Europi nema niko, dakle vi prema ovome što se tiče kartela npr. u RH se ne bi mogao dokazati niti jedan kartel, jedini bi način bio, jer imamo npr. u jednom slučaju koji je srušen nedavno jel gdje imamo u okviru jednog udruženja su se dogovorili da neće podizat cijene usluge, dakle zašto ne podižete cijene usluge, da spriječite konkurente da uđu, to je isto jedan od alata, jel, ne morate podizat cijene, nego to je isto jedan od alatova, ako podignu da će to podignut za, samo za stopu inflacije i to su i činili, dakle to je utvrđeno da je upravo tako i bilo. Postoji zapisnik koji vodi profesionalni tajnik u okviru komore, udruženja u komori. Zapisnik je služben. To je apsolutno dokaz da su se o tome dogovorili mislim jer ne znam šta bi drugo moglo biti osim službenog zapisnika koji vodi profesionalni tajnik. Dakle, pogotovo kad to napišete u presudi oni će naravno reći svi, pa ja nisam dobio zapisnik, kako će mu to dokazati jel. Dakle to je jedan od apsurda, ne. Udruženje ortodonata se dogovori o cijeni, fiksira cijene, znamo da su to vrlo skupe usluge, komora …/nerazumljivo/… ona opće nema, nije imala ovlast za propisivanje fiksnih cijena, stomatološka komora je imala, a ortodoni nemaju, a stomatolozi to za njih nisu napravili, oni su to sami napravili, 3,5 godine te cijene stoje na webu njihovom ortodontske komore, mi to pronađemo, kaznimo ih, sud kaže ne ma kakvi oni su osnovani, ne možete kazniti nekog tko je osnovan zbog edukacije jel. Agencija je tu prvi put i jedini put tražila, podnijela Državnom odvjetništvu zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćnih sudskih odluka. Državno odvjetništvo je to prihvatilo poslalo na Vrhovni sud, mi sad čekamo 4 godine šta će biti s tim. Nastupit će zastara, to znamo već, ne. Nama bi to bio, šta sud god da kaže nama će to biti orijentir. Uglavnom većina kartela se dešava u okviru komorskih udruženja, tu se dogovaraju, to je ono oni smiju se dogovarati o svojim interesima, ali ne mogu dogovarati cijene niti uvjete poslovanja, dakle to je protivno tržišnom natjecanju. Zakon o nepoštenim trgovačkim praksama u lancima opskrbe hranom nije 3 godine, u 2017. bilo je 23 dana, a nego je godinu i 9 mjeseci. Sam zakon sadrži odredbu u kojoj se kaže da će Ministarstvo poljoprivrede koje je nadležno obavljati monitoring kroz ove dvije godine i da će se onda ići na izmjene zakona. Zakon, te se izmjene pripremaju. Naravno da su uočeni mnogi nedostaci. Znamo i sami kada je i sam zakon donesen da se je agencija u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede morala donijeti smjernice u kojima je odgovorila na preko 200 pitanja. Dakle, 200 stvari je bilo nedovoljno jasno, one su sada razjašnjene i to je u redu, zakon se primjenjuje ali ukazuje na to da sad znamo u stvari šta treba promijeniti, recimo jel. Neravnoteže naravno što se tiče malih i srednjih, one postoje, što se tiče pregovaračke snage taj njihov bagen power, kako to kažu Englezi ovaj su pokušale se riješiti upravo Zakonom o nepoštenoj trgovačkoj praksi, govorim o poljoprivrednim proizvođačima, jel ovim zakonom. Koliko se u tome uspjelo? Uspjelo se u velikom mjeri uspostavljena je financijska disciplina, dakle, to kažu svi ipak se plaća u roku 30 odnosno 60 dana za proizvode koji nisu svježi sa rijetkim iznimkama ili naravno ako se ne plaća mi za to ne znamo i ne možemo to saznati, mi nemamo inspekcijskih ovlasti. Naravno, ako, ne znam kako bi to pravnici i ekonomisti uopće mogli raditi, to je u nadležnosti inspektorata, Državnog inspektorata i ja ne znam zašto gospodin Bulj odbijaju, prebacuje odgovornost na nas. Oni to uopće ne rade, oni znaju da je to njihov posao, dakle uopće nema. Mi smo imali sastanak, to je isto odgovor na je jedno pitanje, sa Državnim inspektoratom, bila je nazočna i ministrica poljoprivrede u kojem smo mi zamolili za jednu suradnju.

Naravno kad se najavite onda je sve ok, još bolje nego što je inače, o tome se radi je. Sankcioniranje vi u pravilu govorite da to treba biti ne samo pojedinačna nego i opća prevencija dakle da one budu, da kazne zastrašuju, da pokazuju da se zakon ne smije kršiti. Kazne su takve kakve jesu, one su propisane zakonom i propisan je i postupak, dakle kriteriji za izricanje kazni i njih se agencija mora držati. Osim toga moramo reći da 13 godina agencija nije imala ovlasti izricanja kazni, to smo neprekidno tražili, ona je ostala zadnja agencija na području tu ovaj bivše države koja to nije imala. Svi su to imali i oni manje razvijeni od nas. 13 godina se nije izrekla niti jedna kazna, u stvari navodno je izrečena jedna ali iz izricali su ih prekršajni sudovi, mi nemamo nikakav feedback, ne znamo tko je šta riješio. Uglavnom kazne nisu izricane, tu su se poduzetnici naravno su znali ništa nam se neće dogoditi, zakon se isplati kršit, sud, prekršajni sudovi su uglavnom imali još i limit do 200.000 kuna ja mislim da su mogli izricati kazne, ne više od toga, to nije ništa pogotovo kod velikih. Ubrzanje postupka, naravno tu su kazne relativno visoko iako ja nisam s njima zadovoljan moram priznati, ja bih volio da su više. Ubrzanje, kad imate takve visoke kazne morate i dat strankama velika procesna prava i oni ih koriste. One razvlače koliko mogu postupke, morate dakle održat, ti su postupci kompleksni vrlo, oni su opisani detaljno u ovom našem godišnjem izvješću. Oni imaju recimo kod koncentracija to zna biti po, po 200 postupovnih radnji dok dođete do toga, a koncentracije su relativno jednostavne u odnosu na kartele i zlouporabe vladajućeg položaja. Nadam se da sam time odgovorio na vaša pitanja, a ovaj ne znam treba li još o nečem drugome govoriti. Dakle, velim što se tiče tog jasnog razdjela u nadležnosti između inspektorata, Državnog inspektorata i agencije tu nema nikakvog prijepora. To je potpuno jasno, nisam nikada čuo da bi inspektorat odbio nešto raditi i rekao da to radi agencija, njima je to sasvim jasno. Mi možemo što se tiče hrane, ako gospodin Bulj hoće organizirat nekog da ispeče janjca pa da dođemo organoleptički ispitat kvalitetu tog proizvoda, doći ćemo rado. Ovaj, dakle mi ne možemo znati, tu rade pravnici i ekonomisti, mi nemamo stručnjaka za to i nismo za to uopće nadležni, to radi inspektorat pogotovo kod uvoza. Što se uvoza tiče, Hrvatska je dugo pregovarala, dugo smo pregovarali i dobro da smo dugo pregovarali, dobro smo se i posložili kako god nismo zadovoljni ali je netko trebao pogotovo te male i srednje poljoprivrednike, trebao im je reć šta će se tu dogoditi, oni su nepripremljeni ušli u to. Mislili su da će prodavat vani a da niko neće doći tu na ova teren i to je nažalost tako kako je, nikakav zakon ne može riješiti njihovu konkurentnost, ono što se predlaže, to su ta proizvođačka udruženja, u Hrvatskoj ih ima samo 4, koliko ja znam, jel. Dakle, to je način da se njihova konkurentnost pojača. Osim toga što se tiče tih niskih cijena tih proizvoda koji se uvoze, tu je pitanje kupovne snage hrvatskog kupca, ne, mi bi svi kupovali skupo da imamo para ali kupujemo ono kako se kaže, u rat idete sa onim što imate. I mislim da je to što se tile teleoperatera, dakle baznih stanica, bit će ih još više s obzirom na ovu 5G mrežu. U Europi se, ja nisam stručnjak za telekomunikacije ali onda sam pravnik slabe struje, recimo pa naučio sam nešto o tom. Bila je rasprava da u Americi postoje samo 4 kao operatera a Europa da ih oko 150, 160. i da bi se trebalo ustvari cijelo europsko tržište tretirat kao jedno, kao jedna cjelina da bi oni mogli ojačat, bit veći i jači jer su to, investicije su veoma skupe, infrastruktura traži stalne promjene, međutim Europska komisija je rekla da to ne može, da nema šanse za to nego nek se oni naprave taj coin investment, zašto bi svako morao imat svoju baznu stanicu, zašto njih nekoliko ne investira u zajedničke stanice. To naravno te kao operaterima izgleda nije dobro sjelo i o tome se više kasnije nije razgovaralo. Evo ja mislim da bi to bilo uglavnom sve. Hvala lijepa, na vaše izlaganje imamo nekoliko replika, prva je poštovane zastupnice Petrijevčanin Vuksanović, izvolite.